Současná právní úprava bohužel neumožňuje v případě, že tento cizinec žijící na území České republiky, ať již přechodně, nebo trvale, tak neumožňuje jim odmítnout vydat zbrojní průkaz, pokud tedy má trestní rejstřík.

Bohužel. Nemáme takový nástroj. Moje pozměňovací návrhy právě tento problém řeší. To znamená, že v případě, že cizinec, i když má čistý trestní rejstřík, je z toho okruhu buď států NATO, anebo států Evropské unie, ale má kontakty na teroristické organizace a tajné služby o něm vědí, tak v případě schválení těchto pozměňovacích návrhů nebo jednoho z nich by policie měla alespoň nástroj moci odmítnout mu vydat zbrojní průkaz a vydat nákupní povolení na zbraň. Takže všichni, kteří budou hlasovat proti těmto pozměňovacím návrhům nebo proti jednomu z nich, tak se vlastně automaticky mohou stát spoluviníky nějakého zdařilého teroristického útoku, který spáchá cizinec s legálně drženou zbraní a se zbrojním průkazem vydaným u nás v České republice. Kolegové, to opravdu chcete? Chcete, abychom si tady vypěstovali jakési trojské koně, kteří budou mít zbrojní průkazy, legálně držené zbraně, i když tajné služby o nich budou mít informace, že mají napojení na mezinárodní terorismus? To tady skutečně chceme?

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

dále pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jana Hamáčka; a dále návrh zákona jako celku. Dovolte mi ještě doplnit, aby nevznikla nějaká pochybnost o vzájemné výlučnosti některých částí předložených pozměňovacích návrhů, jako je například úprava přechodných ustanovení v článku II a nově vložené části druhé, je to změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, že návrhy A a C se vzájemně nevylučují. Změny přechodných ustanovení v článku II i změny zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva v nové části druhé se naopak vzájemně doplňují. Děkuji, paní zpravodajko.

Přihlášeno 95 poslanců, pro 88, proti byl 1. Návrh byl přijat. Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost.

Doplňuje úvodní paragraf, podle kterého právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem. V tomto případě výbor zaujal doporučující stanovisko.

Stanovisko navrhovatele? Navrhovatele.

Přihlášeno 95 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Hlasování pořadové číslo 148.